Někteří kolegové tady zmínili, že takový návrh už existuje.

Proto v tuto chvíli ještě není oficiálně předložen, nicméně je zpracován. V zásadě jde o to garanci míst pro děti mladší tří let vázat na to, že mateřská škola bude přijímat děti v roce 2020 do počtu podle podmínek organizace předškolního vzdělávání dětí mladších tří let stanovené prováděcím předpisem a rámcovým vzdělávacím programem, a zároveň doplnit, že obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přijímaných tímto způsobem buď tím, že zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, nebo jako náhradní plnění zřídí dětskou skupinu podle zvláštního zákona. Myslíme si, že tento pozitivní návrh nezavírá oči nad tím, jak říkám, že 50 tisíc dětí mladších tří let už v mateřských školách je. Naopak bych si přála, aby opravdu měly jistotu, že tyto podmínky budou zlepšeny. Povinné předškolní vzdělávání také bych je nenazvala experimentem.

Domnívám se, že je také namístě, abychom už v nejbližším školském rozpočtu pro rok 2019 usilovali o to, aby se v případě všech mateřských škol snížily počty děti ve třídách. A souhlasím s tím, co zmiňovala kolegyně Pekarová.

To si myslím, že mateřským školám dlužíme, a byla bych ráda, kdybychom to dokázali naplnit.

Závěrem bych chtěla říct, že skutečně oceňuji věcnost debaty, kterou tady vedeme. Děkuji vám za pozornost a jsem velmi ráda, že jsme opustili rétoriku škodlivosti mateřských škol pro děti mladší tří let, nebo dokonce rétoriku, která rozdělovala paní učitelky nebo osočovala maminky, které využívají mateřské školy, ze zločinu.

Děkuji vám za pozornost.

Uvědomme si, my řešíme školský zákon. My řešíme vzdělávací soustavu. Předškolní vzdělávání, školky, řešíme kvalitu našich školek. Nenechte si vnutit takové ty pohledy z různých stran.

To je meritum věci.

Milé kolegyně, milí kolegové, původně jsem nechtěla vystoupit, ale jenom mi dovolte takové malinké právnické povzdechnutí. Možná že jste si všimli u mé předřečnice, milé kolegyně, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, poslankyně Valachové, že hovořila: Podívejte se do zákonů. Já se tedy nemusím dívat do zákonů, ale to, co tady prezentovala, je příliš extenzivní výklad povinnosti přijímat děti mladší tří let do mateřských školek.

Ten návrh podpořím, ale s tou výhradou, o které tady hovořil pan poslanec Rais, kde bychom se k tomu měli ještě vrátit v příslušných výborech.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já myslím, že paní bývalá ministryně poměrně přesně přiznala, že ten zákon měl být nějaký klacek na zřizovatele školek, aby je upravili pro dvouleté děti. A neudělali to v podstatné části proto, protože na to nedostali peníze. Takže reálně tady máme situaci, kdy jsme uvalili resp. Piráti ne, ale strany v minulém volebním období povinnosti na mateřské školky, kterým ony a obce, které je zřizují, nedokážou dostát, a naopak může dojít k výraznému zhoršení situace.